Předkládám ho z toho důvodu, aby lidé nebyli přendáváni z nemocnice domů a zpátky a aby byla větší jistota pro pečující. Co je rozdíl těch dvou návrhů.

A naopak ten druhý návrh dá úplně širokou možnost všem, kteří dneska poskytují tu pomoc, a to jsou i asistenti sociální péče. A já podporuji, abychom vyšli vstříc neformálním pečujícím z řad příbuzných, to jsou osoby blízké, i asistentů, a ráda bych, aby prošel návrh C2.

My tam vlastně dodáváme možnost legálního poradenství pro pečující osoby dle zákona o sociálních službách, edukaci v metodách péče, používání kompenzačních pomůcek a podobně. Je to trošku nesmyslné a nelogické, ale bylo to tak.

Takže tohle důležité vypuštění té nesmyslné valorizace nákladů, ale zabetonování příspěvků na péči se povedlo a to je hlavní důvod, proč si myslím, že se nemusíme téhle změny obávat.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, zákon o sociálních službách je zákon, který nám má umožnit v prvé řadě pečovat o své blízké v domácím prostředí.

My jsme podpořili řadu poslaneckých iniciativ týkajících se právě sociálních služeb a vždy jsme měli v prvé řadě na srdci a na mysli i při hlasování to, abychom posilovali právě postavení pečujících. Teď se dostávám k podstatě věci a je to důležité pro podporu nás při finálním hlasování, do jaké míry právě tyto změny, které dnes máme odhlasovat, posilují práva pečujících. Děkuji zejména poslední předřečnici, protože ona zmínila několik věcí, které jsme uplatňovali v rámci pozměňovacích návrhů jak na sociálním výboru, nebo plénu Sněmovny. A já si dovolím za sebe konstatovat, že směrem k pečujícím a je to pro nás opravdu velmi důležité se posiluje jejich možnost podpory vzdělávací, profesní, u kompenzačních pomůcek a podobně, takže to oceňuji.

Domnívám se, že ta úprava tak, jak je v tuto chvíli zpracována, tyto obavy velmi omezuje, a věřím, že to bude tak, jak uvedla Jana Pastuchová, že všechny tyto úpravy, ke kterým případně dojde, odhlasujeme je, povedou k tomu, že budeme mít zajištěnu pro osoby z institucí kvalitnější stravu a stravování z hlediska hodnot, stravovacích hodnot, nutričních hodnot, a to je samozřejmě něco, co nelze než nepodpořit.

Alfa omega všeho to je společné i vzdělávání, i sociální péči, i zdravotní péči jsou peníze. A já pevně věřím, že legislativní práce, které Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo i ve spolupráci se sociálním výborem a poslanci v minulých letech, bude dobrým základem pro to, abychom v nadcházejícím funkčním období se všichni dohromady, zejména jako občané, dočkali toho, že takovýto zákon bude.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Já si dovolím ještě k tomuto sněmovnímu tisku načíst legislativně technickou úpravu podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny: